Děkuji. Děkuji, pane předsedo.

V tom se shodneme.

To jsou velmi nízké částky. Dva dospělí a jedno dítě ve věku pěti let by neměli nárok na přídavek na dítě, pokud by měli 26 100.

Paní zpravodajka se hlásí.

Mám tady faktickou poznámku paní poslankyně Aulická.

Děkuji, pane předsedající.

Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení:

V případě schválení tohoto pozměňovacího návrhu by bylo nehlasovatelné písmeno C.

A následně hlasování o návrhu jako celku.